Je to skutečně věc, kterou nelze vytrhnout, a to číslo jako takové by nemuselo být přesné a mohlo by být zavádějící.

Potom se budeme bavit o té eSbírce jako takové. Já jsem si chtěl odpustit politické komentáře, protože abych byl korektní, ony by spíše směřovaly k té politické straně, která už teď v Poslanecké sněmovně nesedí. Nicméně zodpovědnost nese celá vláda. A to, v jakém stavu jsme přípravu eSbírky zdědili, to bych vám nikomu nepřál. Takže ten spěch, který jsme teď započali, není dán naší nečinností, ale je dán absolutním zanedbáním této přípravy ze strany bývalého vedení Ministerstva vnitra bývalé vlády. Děkuji. S přednostním právem se hlásí paní zpravodajka. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji panu ministrovi za reakci. Já jsem samozřejmě neočekávala přesné vyčíslení nákladů, nicméně ty údaje, které uvedl, by stačily, kdyby byly napsány v důvodové zprávě.

Toto je jenom jeden úzký segment. Stačilo to jednoduše napsat. Takže já předpokládám, že to příště již bude. Musím na rovinu říci, že jsem již komunikovala s příslušným pracovníkem Ministerstva vnitra, kterému jsem vysvětlila, že je třeba přece jenom respektovat ten jednací řád Sněmovny a je vhodné to tam napsat. Pokud se týče minulého volebního období, já sama jsem byla členkou Podvýboru pro digitalizaci justice a eSpis.

Tam byl jednotný postup. Já chápu, že je to složité, nicméně je nutné se posunout dál.

Ale ani bych to tomu ministerstvu nikdy nevyčítala, protože IT zakázky jsou složitá věc a pokud chceme účelně vynaložit státní prostředky, tak to potřebuje nějaký čas. Děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji.

Pardon, tak se omlouvám. Děkuji. S přednostním právem se hlásí ještě paní místopředsedkyně. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Táži se pana ministra, jestli má zájem vystoupit? Paní zpravodajka? Není zájem. Děkuji. Dovolil jsem si už zagongovat. Mezitím přednesu návrh usnesení.